A toto je potřeba si uvědomit, že toto je ta změna, kterou tento návrh přináší. Ještě načtu omluvu. Paní poslankyně, prosím. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, vzhledem k tomu, že k již přednesenému bylo řečeno mnoho, tak já bych se vrátila k pohledům našich občanů, o kterých tady rozhodujeme. Nejen důchodce tato novela o důchodovém pojištění zajímá. Řeší pocit nejistoty, nespravedlnosti a zklamání.